Děkuji.

Otevírám rozpravu a eviduji v ní přihlášku pana poslance Beznosky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové, hezké dopoledne.